Proto se jako sociální demokracie snažíme dlouhodobě zlepšit podmínky pro rodiny s dětmi, a to nejenom zvyšováním přídavků, ošetřovného, podporou mateřských škol, vytvářením podmínek pro dostupnost péče o ty nejmenší děti, ale i robustním systémem podpory prorodinné politiky, například na krajích, kde pracuje síť krajských koordinátorek prorodinné politiky. Prostřednictvím této koordinace jsou podporovány aktivity podporující rodiny s dětmi, ale zásadní je nastavení prorodinné politiky ze strany státu.

Vypadalo to docela pěkně, problém byl v tom, že tento krok adresnosti vyvolal velkou potřebu narůstání administrativy ve vztahu i třeba k tomu poskytování rodinných přídavků, vyvolal velké náklady na administrativu tohoto systému. To opravdu není dobře.

To znamená, že na přídavek dosáhne více rodin, zejména těch, kteří mají běžné příjmy. Podpořím také návrh změny místní příslušnosti krajských poboček Úřadu práce z místa trvalého pobytu na místo bydlení oprávněné osoby. My jsme si vlastně ještě minulý nebo předminulý týden zažívali, že lidé v podstatě nemohli ty věci řešit, protože velká část lidí dneska má trvalý pobyt jinde, než fakticky bydlí. To by bylo zase na dlouhou debatu, ale prostě to tak je. Proto se domnívám, že i tento návrh, jakkoliv možná způsobí trošku problémy úřadům práce, je v této chvíli správně.

Potřebujeme je, je to největší bohatství, které máme. Děkuji vám za podporu.

Já, vaším prostřednictvím, k paní poslankyni Gajdůškové: není to návrh kolegyně Pastuchové a Aulické, ale Pastuchové a Dražilové. Jenom pro upřesnění.